Oni byli potrestáni snížením pěti procent z platu po dobu jednoho měsíce, a to z důvodu, že při dalším, ještě bližším ohledání toho těla se tam našly nějaké další důkazy. Byly to nějaké písemnosti a finanční prostředky v kapse té dotyčné osoby. A za to byli postiženi.

Policie vyhodnotila ten jejich zásah na místě, zjistila tam vady, ale ty vady nesouvisely s určením příčiny smrti. To je opravdu a jednoznačně v gesci lékaře. V tomto smyslu jsem váženému panu kolegovi odpověděl, na té odpovědi trvám.

Zhruba 91 %. Pro vaši informaci, za letošní rok, tedy podle známé statistiky, kterou zatím máme, bylo na území České republiky spácháno 120 vražd, a pokud se nemýlím, tak 112 bylo objasněno. Takže si nemyslím, že tady policie odvádí špatnou práci. Pokud máte pocit, že to měla řešit Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak asi ještě pořád je šance, pokud už tam není ta věc promlčena, se na ni obrátit, aby ještě případně tu věc prošetřila. Já si nemyslím, že to je potřeba, nemám ten pocit. Ale pokud ten pocit máte, tak samozřejmě je vaší možností a právem tak učinit. Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, já jsem tady byl svým způsobem vyzván, abych nějakým způsobem zareagoval.

A pro mě to bylo veliké ponaučení, protože těch případů úmrtí jsem prostě v terénu zaregistroval možná více než sto, takže nějaké zkušenosti mám.

Ono se totiž jedná o systém zdravotnictví. Já stále říkám a tvrdím, že zdravotnictví u nás je dobré, kvalitní, že téměř nemá žádné nedostatky, ale jsou. Bohužel.

A skutečně lékař, který přijede na místo onemocnění, úmrtí, je zodpovědný za to, jestli nařídí pitvu, tu pitvu zdravotní, anebo soudní, tu soudní pitvu samozřejmě nenařizuje, tu pouze doporučí orgánům činným v trestním řízení. Ale musí zjistit, jestli není spáchán trestný čin. Není to vina tedy policistů výjezdové skupiny Policie České republiky, ale je to zásadní pochybení lékařů.

Ale my bohužel máme dále systémy systém koronerů a já jsem nikdy nevolal žádného lékaře jiného, takzvaného koronera, ale vždycky na místo, kde se stala tato příhoda, byl lékař a tento lékař to prostě musel vyřešit včetně napsání úmrtního listu.

To je můj názor, který samozřejmě vyplývá ze zkušeností. A na závěr: Skutečně jsem přesvědčen o tom, že Policie České republiky se ničeho nedopustila. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli.

Já děkuji panu kolegovi Štětinovi.

A jestli jste, pane kolego, zmínil prostřednictvím pana předsedajícího že jste byl nezkušený a hrozil příjezd výjezdové skupiny, no a co.

Ale prostě tady v tomto případě policie měla zjistit to prostřelení hlavy a to ohledání toho těla bylo špatně provedeno.

Ale i kdyby ho zastřelili jateční pistolí, tak povinností policie je provést ohledání za účasti lékaře. Chtěli jsme to společně, s Ministerstvem spravedlnosti jsme to doporučili Ministerstvu zdravotnictví. Ale odpověď Ministerstva zdravotnictví byla taková, že není potřeba nikoho školit, že všechno funguje.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně. Pane místopředsedo, já jsem se přihlásil proto, že pan kolega Ondráček zmínil Generální inspekci bezpečnostních sborů. Já bych strašně rád, abychom si uvědomili, co že v tom zákoně o Generální inspekci bezpečnostní sborů z hlediska zadání, které bylo schváleno, je. Takže mi dovolte, abych vás v úvodu s tím trošku seznámil.